Děkuji panu poslanci Zemkovi. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan místopředseda Gazdík. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je registrován jako sněmovní dokument 3680. Po diskusi se Svazem měst a obcí jsem dospěl k názoru, že je třeba... nebo navrhuji pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který bude předkládat... nebo který schválil zemědělský výbor. Týká se využití ekonomického nástroje ochrany zemědělského půdního fondu tak, aby byl na jedné straně zachován, a na druhé straně tak, aby zmírnil vysoké finanční náklady spojené s realizací stavby zejména individuálních rodinných domů, a to v zastavěném území, protože tento pozměňovací návrh říká, že v zastavěném území se pro tyto stavby souhlas nevyžaduje, a tudíž nejsou stanovovány odvody. A v zastavitelném území by měl být u těchto staveb vyžadován souhlas, to znamená, že by odvody, zpoplatnění stanoveno být mělo, avšak bez použití ekologické váhy vlivu. Došlo by tak zejména u rodinných domů k výraznému snížení toho, co jsme po nich požadovali, po individuálních stavitelích, protože ty částky jsou opravdu velmi vysoké a jednorázově velmi narostly.